To je nesmysl.

Ministerstvo musí mít přesné informace a na tom jsem začal pracovat. Plně akceptuji doporučení odborné společnosti, což bohužel moji kolegové předchůdci neudělali, ale chápu, že měli jiné starosti a že toto je zas tak netrápilo, byla těžká doba, byly různé jiné důležitější věci.

Bez personálu, kvalitního personálu, nelze ty metody provádět, a my máme kvalitní personál. Jsou to většinou manažerská rozhodnutí. Takže budu na tom pracovat, pracuji na tom, začal jsem na tom pracovat hned, jak jsem nastoupil, ne proto, že jsem ministr, jenom ministr, ale především proto, že jsem také radiolog a lékař, osobně mě to trápí už řadu let a budu rád, když budu moci tuto ctěnou Poslaneckou sněmovnu a poslance, kteří tady jsou, zdravotní výbor, doufám, do půl roku informovat, kam se situace posunula, jak přesně jsme ta pravidla nastavili, jak jsme je dostali do případně některých podzákonných norem, protože zatím, jak mám analýzy z ministerstva, nebude nezbytně nutné měnit legislativu, tedy nebude nutné upravovat některý ze zákonů.

Nicméně, co se tím stane?

Není tomu tak.

Já nevím, jak vyřešit zneužívání záchranné služby, ale pane ministře, vy teď telefonujete, asi mě neposloucháte, ale to nevadí, já věřím, že se tím budete zabývat.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych taky ráda děkuji za slovo, paní předsedající zareagovala. Tak mi napsal nebudu pána jmenovat, aby zase nedocházelo k nějaké dehonestaci: